Hospodářská komora říká, že to zásadním způsobem odmítá, neboť, jak už jsem si dovolil připomenout, byla to Nečasova vláda, byl to ministr financí Kalousek, která jako první prosadila zdanění loterií. Do té doby ten právní stav vypadal úplně jinak a daně se neplatily.

Hospodářská komora proto říká: my s tím nesouhlasíme, byli bychom rádi, kdyby se ještě nějaký čas počkalo, aby bylo zřejmé, jak probíhá skutečný výběr daní z tohoto odvětví. My nemáme tak striktní stanovisko. My říkáme ano, je to možné, částečné navýšení daňové zátěže si také přejeme, ale vadí nám, že to není podloženo analýzou.

Že pokud to bude schváleno tímto způsobem a s touto kvalitou rozhodování a na základě takovýchto podkladů nebo absence takovýchto podkladů, může opravdu dojít k mimořádným ztrátám nejen v podnikatelském prostředí, ale i k mimořádným ztrátám pro veřejné rozpočty. Proto si dovolujeme požádat o doplnění analýzy a dotažení připomínkového řízení.

Podle názoru Hospodářské komory lze tohoto cíle dosáhnout spíše vhodnou volbou preventivních opatření a budováním systému sebeomezení a případné intervence než nástroji daňovými. Tady bych rád podotkl, že náš názor je o něco měkčí.

Jiná daň by byla uvalena na zdravou zeleninu, jiná daň by byla uvalena na Babišovy buřty.

Je tedy na zvážení, zda jako efektivnější a jednodušší model nezachovat stávající režim, neboť i lineární sazba daně ve svém důsledku zajišťuje to, aby provozovatel ziskovějších druhů loterií a jiných podobných her přispěl do veřejných rozpočtů vyšší částkou a snášel větší ekonomické břemeno než provozovatel her méně ziskových. Tento princip je ostatně bez ohledu na ziskovost jednotlivých odvětví ekonomicky uplatňován u daně z příjmů právnických osob. Pokud má být dosaženo cíle stanoveného v programovém prohlášení vlády, tedy zvýšení výnosů z loterií a jiných podobných her směřujících do veřejných rozpočtů, pak je otázkou, zda s ohledem na výše uvedené by nebyl racionálnější postup, při kterém dojde k rozšíření daňové základny o subjekty nabízející tyto hry na území ČR bez patřičného povolení.

Kolegové... Hospodářská komora si naopak dovoluje předkladatele upozornit na skutečnost, že navrhované více než dvojnásobné zvýšení daňové zátěže povede podle analýz Hospodářské komory velmi pravděpodobně spíše ke snížení ve srovnání s dnešním stavem inkasa povinných plateb plynoucích do veřejných rozpočtů z titulu provozování loterií a jiných podobných her, to jest stávající výše daňového zatížení odpovídá spíše sestupné části pomyslné Lafferovy křivky. Z důvodové zprávy vyplývající předpokládaný pokles trhu v řádu jednotek procent svědčí o zjevném podcenění dopadů daňové regulace na legální provozovatele.